Druhý pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Kettner, tam vás už s nedostatky toho pozměňovacího návrhu bohužel musím seznámit, protože legislativa ministerstva mi říká, že pozměňovací návrh vykazuje závažné vady tím, že je vnitřně rozporný. Přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo nežádoucí právní nejistotu pro ředitele škol, kteří by nevěděli, zda mohou, nebo nemohou zřídit homogenní třídu. A teď ten rozpor.

Pro zřízení homogenní třídy není nutné splnit žádné podmínky. Body 1 a 2 tudíž nelze uplatnit současně, protože směřují proti sobě a jsou ve vzájemném rozporu. Je nesmyslné, aby ředitel mohl v uvozovkách zřídit homogenní třídu složenou z cizinců Ukrajinců, nemohl však do ní žádného cizince Ukrajince zařadit. Ani výkladem legislativního textu pozměňovacího návrhu nelze dospět k tomu, jaká právní forma z pozměňovacího návrhu vyplývá.

Děkuji za slovo. Já se taky pokusím být velmi stručný, protože diskuse byla obšírná, v podstatě všechno tady řečeno bylo, takže se vrátím jenom k pár bodům.

To, co bych chtěl zdůraznit, je, že nejvíce diskutovanou normou je pozměňovací návrh, který tady přednesl kolega Ivo Vondrák. Ne, tak to není. Prostě je to otevřená cesta, je to možnost, je to direktiva.

K těm připomínkám, které tady vznesl pan ministr, bych měl jenom dvě krátké poznámky. Ta první je mezinárodní závazky, odporuje to, a druhým dechem bylo řečeno možná že se k tomu vrátíme. To znamená, že do budoucna už to ty mezinárodní závazky nebude porušovat? A druhá věc je integrace. Ano, souhlasím s integrací, ale je tu integrace za každou cenu? Spousta těch dětí a rodičů se chtějí vrátit a my nevíme kdy. A jedním z motivů pozměňovacího návrhu bylo i ušetřit peněžní prostředky, které budou muset být vynaloženy na integraci žáků, kteří nikdy do těch škol nenastoupí. Děkuji.

Takže ještě jednou dobrý večer, nebudu zdržovat, myslím si, že vše bylo řečeno. Je to na svobodné vůli nás všech poslanců se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásit, či ne. Ano, děkuji.

Ano, já se přihlašuju k pozměňovacímu návrhu 916. Nikdo další do podrobné rozpravy přihlášen není. Není tomu tak.